Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, oznamuji vám, že za několik okamžiků navštíví náš jednací sál Poslanecké sněmovny prezident České republiky pan Miloš Zeman.

Vážení přítomní, dovolte, abych mezi námi uvítal prezidenta republiky pana Miloše Zemana a předal mu slovo. Prosím, pane prezidente.

Nu a nyní mě máte zde.

Za prvé, vnější podmínky rozpočtu, za druhé, problémy neefektivních výdajů, a za třetí, návrh na získání nových příjmů.

Tolik k vnějším podmínkám.

Tolik k první části mého vystoupení.

Dvacet sedm miliard korun.

Je tady. Dobrý den.